Jako poslední budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl předložen. Kdo je proti návrhu? Končím hlasování číslo 17. Návrh byl zamítnut. Tím jsme prošli hlasováním o přikázání do výborů. Končím prvé čtení tohoto zákona. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji.

Budeme pokračovat projednáváním bodu číslo osm, až se kolegové ztiší.